Chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří nám v tom pomáhali a nesedí zde. Chci poděkovat Ministerstvu zdravotnictví, hlavní sestře paní Strnadové, která s námi na tom spolupracovala, celé skupině, která na tom dva roky na Ministerstvu zdravotnictví také spolupracovala. Souhlasím s kolegyní Hnykovou vaším prostřednictvím, že bych byla velice nerada, aby dvouletá práce spadla pod stůl kvůli jednomu pozměňovacímu návrhu.

Bojují proti sobě tři skupiny ohledně pozměňovacího návrhu doktora Kasala a opravdu si myslím, že by si to tyto skupiny měly navzájem vyříkat a ne to hrotit na poslední chvíli. Znovu zopakuji všem, že tímto návrhem nerušíme vysokoškolské vzdělání zdravotních sester. Každá zdravotní sestra, která bude chtít jít pracovat do zahraničí, vysokou školu si může dodělat. Týká se to opravdu studentů středních zdravotnických škol, kteří nebudou muset poslouchat dva roky to samé na vyšších odborných školách a na vysokých školách kreditní systém, sbírání bodů, vzdělávání a mnohdy poslouchání věcí, které těm sestrám nic neřeknou, je dalším krokem, které zdravotnický personál velice vítá.

Děkuji. Přivolám kolegy a poprosím paní zpravodajku, aby se vrátila na své místo, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila své stanovisko, resp. stanovisko garančního výboru. Děkuji.

Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím pořadí: Jako první jsou návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Další samostatně A3, A4, A5, A6 a A26.

Pokud bude přijato, bude nehlasovatelné B10, B11.

Pokud nebude přijato, budeme hlasovat H. Zdá se to složité, ale moc složité to není. Procedura není složitá, ale není určitě jednoduchá. Ještě jednou přivolám kolegy z předsálí. Už jsme ukončili rozpravu, pane kolego. Já jenom poprosím, asi by bylo vhodné na začátku odhlasovat zpětvzetí pana poslance Kaňkovského, ať máme přehled, o čem hlasujeme. Nyní k proceduře pan poslanec Bohuslav Svoboda.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tím pádem příslušným způsobem upravíme hlasovací proceduru. A nyní bychom hlasovali o návrhu pana poslance Svobody, aby se o bodech E3 a E4 nehlasovalo dohromady, ale samostatně. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Žádné další návrhy na změnu procedury jsem nezaznamenal, takže po těchto dvou hlasováních, tedy v podobě, jak byla přednesena procedura, minus pozměňovací návrhy vzaté zpět plus rozdělení hlasování E3 a E4, dávám hlasovat, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou.

Kdo je proti?